Ano, děkuji. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu pod označením B6. Garanční výbor byl bez stanoviska. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Garanční výbor doporučil. Stanovisko navrhovatele? Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Děkuji. A jestli mohu pokračovat, tak se dostáváme k pozměňovacím návrhům kolegy poslance Birke. Stanovisko navrhovatele? Stanovisko garančního výboru? Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Děkuji. Garanční výbor nezaujal stanovisko. Stanovisko navrhovatele?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Tak to je zřejmě vše. Ano, tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy a požádal bych, jestli bychom mohli hlasovat návrh zákona jako celek. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.